Lobbing má podle poloviny Čechů výrazný vliv na podobu zákonů. Vnímají ho ale hlavně jako nástroj pro kmotry. Polovina Čechů vnímá lobbing jako vznešené pojmenování pro korupci, 59 % jako způsob prosazování kmotrovských zájmů. Vyplývá to z průzkumu Rekonstrukce státu, který proběhl na vzorku tisíce respondentů.

To znamená, za užitečný nástroj k informování poslanců lobbing považuje v podstatě asi jenom necelých 20 %.

Mě velmi mrzí, že se za celou dobu, kdy se toto projednává, nepodařilo skutečně do toho zakomponovat i ty samosprávy, kde je to velmi důležité a kde skutečně dochází k manipulacím.

Tak je zde ještě s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Benda, ať je to v záznamu.